Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Máme schválený postup hlasování, můžeme se tedy zabývat jednotlivými návrhy. Chvilku počkáme, pane zpravodaji, než se kolegyně a kolegové usadí, protože začne samotné hlasování. Zjistíme přesný počet přítomných. Myslím si, že počet přihlášených se ustálil, a můžeme tedy začít prvním bodem. Prvním bodem by měly být legislativně technické úpravy, ale nevím o tom, že by byly podány. Odpadá hlasování o legislativně technických úpravách, pokud není námitka.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Další návrh je A1B, který se také týká omezení výdajových paušálů.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko garančního výboru je kladné. Pan ministr?

Kdo je proti?

Stanovisko výboru je souhlasné, kladné.

Kdo je proti? Děkuji vám. Nyní bychom měli hlasovat pozměňovací návrh A2, což je rozšíření institutu daně stanovené paušální částkou. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Děkuji.

Dále hlasujeme A3, což je závazné posouzení. Stanovisko rozpočtového výboru je souhlasné. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Stanovisko garančního výboru je souhlasné.

Kdo je proti? Děkuji vám. Nyní hlasujeme A5, což je daňový řád. Stanovisko výboru je souhlasné.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.